To znamená, tady jednoznačně musím říci, že ti z nás, kteří odmítáme bezzásahovost, nejsme těmi zaprodanci developerů, jak nás někdy naši odpůrci označují.

Není tomu tak.

Není možné část Šumavy, dokonce většinovou část Šumavy, jak říká náš zákon, uzavřít a ponechat ji jejímu vlastnímu vývoji.

Ještě je čas, abychom tohleto učinili, ještě je čas, abychom se o to pokusili.

To bych nerad řekl, ale tolik jim o to nejde, tolik nejsou zavlečeni, zainteresováni do té debaty.

Samotná dikce zákona nevyžaduje zásadní změnu.

Připojují se k tomu, abychom tento zákon zamítli. Čili moje první výzva je výzva a prosba k hlasování pro zamítnutí tohoto zákona.

A máme k dispozici i dosud platný zákon, nenovelizovaný, o ochraně přírody a krajiny.

Pak bych chtěl ještě upozornit na pozměňovací návrhy, které jsem předložil. Předložil jsem celkem tři.

3.

Slovo projednat dohodnout.

Zákon nestanoví, kolik členů má ta rada mít, tedy ředitel správy parku může najmenovat do rady tolik svých příznivců, tak aby obce klidně mohli přehlasovat.

Pan zpravodaj pak na začátku po skončení rozpravy přednese návrh na proceduru.